Já jenom vím, že Finanční správa řekla, že obdržela podnět a že ho šetří. Nic víc nevím. Já nemám právo žádnou jinou informaci dostat. A na vaši otázku.

Ti úředníci jsou tam dneska podle zákona o státní službě. Myslím jako suverén. Schválila, oni mají jasné povinnosti. Oni postupují podle zákona. Ministři prostě přicházejí a odcházejí, ale oni své povinnosti musí plnit pořád stejně. Takže prostě v tuto chvíli je úplně vyloučeno a je dobře, že ministr financí do takovýchto věcí nezasahuje. Já vůbec nevím, co konkrétně, jaké případy a v jakém rozsahu a jak dlouho Finanční správa šetří.

Děkuji.

A proto si myslím, že pokud to takto kategoricky, jasně, vylučujete, tak můžete i na tento mikrofon říci a stát si za tím, že za tím nesete i tu politickou odpovědnost.

Ptám se tedy jasněji: ano, nebo ne? Děkuji. Paní ministryně bude reagovat, prosím.

A kdybyste přišli a prokázali mi, tak ponesu politickou zodpovědnost.

To je úplně vyloučeno. Prostě my víme, jak máme jednat.

Děkuji. Pan poslanec Michálek. Prosím. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poprosit paní ministryni, jestli by bylo tedy možné nám sdělit, pokud ta věc je už uzavřena, jakým způsobem byla vyřízena.

Děkuji. A můžete se zlobit, jak chcete. Je to úplně jedno, o koho se jedná. Je to takzvaná vy jste právník, vy mi rozumíte je to takzvaná zákonná povinnost mlčenlivosti, kterou schválila Poslanecká sněmovna.

Je to dobře. Je to ochrana. A nikdy se nestalo, že by něco uniklo.

Jediný, kdo může dostat informaci, jsou orgány činné v trestním řízení, to znamená státní zástupce, policejní orgán.

Ministerstvo financí může pouze zkontrolovat, zda se postupovalo standardně. Prosím.

Já se zkrátka domnívám, že pokud je tady takto vážná věc, tak my jako opozice bychom měli mít nějaké nástroje, jak zajistit skutečně, aby bylo vyvráceno jakékoliv podezření, když tam skutečně takové podezření na poli, řekněme firmu, která je vlastněna politickou entitou nebo zprostředkovaně premiérem Babišem skrz svěřenecké fondy, tak skutečně my tam do toho vůbec nevidíme.

Takže asi chápete, že my jako opozice se cítíme, že bychom k tomu něco měli říct, ale že současně tedy, jak říkáte, nemáme nástroje, abychom s tím mohli cokoliv dělat. Orgány činné v trestním řízení se o tom dozvědí pouze v případě, že zase jim to pošle Finanční správa, takže je tam prostě riziko, že ta kompetence je koncentrovaná v tom jednom bodě, a neexistuje tam vlastně žádný způsob vnější kontroly.

To si myslím, že by bylo dobré vysvětlit. Děkuji. Prosím paní ministryni.

A úplně to povedeme věcně. To, po čem voláte, by bylo špatně.

To je dobře. Finanční správa musí být odpolitizována.